Dneska je to půl roku, rok. To znamená, že se bude vycházet, že po dobu jednoho roku prodávající musí prokázat, že tam vada výrobku nebyla, nikoliv kupující, ten spotřebitel.

Ta třeba řeší tu dvojí kvalitu potravin...

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, že navrhuji a budu navrhovat zkrácení všech lhůt na 30 dnů. Děkuji. Znovu konstatuji, že jsme v obecné rozpravě. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do obecné rozpravy? Pane poslanče, máte slovo. To je první poznámka pro projednání ve výborech.

Tak já bych vás příště poprosil, kolegové, abyste tady na mě nepokřikovali, jestli můžu poprosit, protože jak jsem tady vysvětlil, dělal jsem to nejenom proto, abych to vysvětlil vám, ale že chci využít tohoto nekonfliktního tisku, abychom udělali osvětu pro spotřebitele.

Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Větší část vašeho projevu měla zaznít v obecné rozpravě, ta větší část, tak, abychom na to mohli dále reagovat, třeba i faktickými poznámkami, případně dalšími vystoupeními.